Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Vzhledem k tomu, že nemáme body z bloku třetích čtení, u kterých by byly naplněny zákonné lhůty, pokračovali bychom projednáváním dalších bodů z bloku prvních čtení. A ještě před zahájením schůze už tady mám nahlášena dvě přednostní práva.

Prosím, máte slovo. A já poprosím, dámy a pánové, prosím už o klid v sále! Děkuji.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedo.

Takže děkuji za podporu. Děkuji. Nikoho nevidím.

Jednotlivě.

Jedná se o novelu zákona o požární ochraně, poslanecký návrh, tuším. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Je to zákon o Vojenském zpravodajství, návrh Ministerstva obrany, druhé čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další navrhovaný bod je bod 275, tisk 908, poslanecký návrh týkající se státních hmotných rezerv. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Předmětem je notářský řád, prvé čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Také tento návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Tento návrh přijat nebyl. To je vše k pořadu schůze, co bylo navrženo. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.